V České republice máme po přepočtu na takzvanou paritu kupní síly, což znamená místní úroveň příjmů obyvatel, aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států Evropské unie.

Prostě není, je to tak.

Takto vysoké ceny jsou nuceni naši spotřebitelé platit, přestože jsme jako stát ve výrobě levné elektřiny plně soběstační a přestože Česká republika v této situaci, reprezentována touto vládou, vládou Petra Fialy, má podíl 70 % ve společnosti ČEZ, která je naším největším producentem elektřiny. Současná situace má silně negativní dopady na sociální situaci českých domácností a českých firem.

A já se ptám vlády, kde jsou ty prachy?

Komu to dáváme? Je to velmi špatně, protože samozřejmě tím, že to kompenzujeme, na to doplácí státní rozpočet a i přes windfall tax a různé jiné taxy nebude vláda schopna vybrat tolik peněz, kolik kompenzuje těm obchodníkům, a český státní rozpočet během dvou tří let na to prostě doplatí, protože jestli budeme kompenzovat něco mezi 100 miliardami a 200 miliardami ročně, tak prostě to státní rozpočet nemůže udržet. A já se ptám, kde za tři roky vláda vezme na důchody, kde vezme na sociální dávky a na další nutné mandatorní výdaje? Vždyť prostě nebudou peníze a bude si půjčovat, bude si půjčovat za nehorázné úrokové míry, třeba za 7 %, 8 %, možná i víc. To znamená, jestli dnes platíme necelých 50 miliard úroků, tak to v dalších letech může být třeba 100 miliard, 100 miliard úroků ročně! Víte, co to je za horu peněz?

Ale my jsme vyzvali vládu, aby zavedla takzvaný sociální tarif.

Takže v přímém přenosu už teď můžeme sledovat deindustrializaci České republiky. Firmy se dostávají do obrovských problémů, jsou prodávány je jich na trhu mnoho, těch firem, které se dneska nabízejí k prodeji, protože už nemají žádné zisky. Vláda argumentuje nějakým průzkumem, který říká, že se zase tak moc nepropouští v těch firmách. Jasně, protože se propouštějí agenturní zaměstnanci, ti nejsou na hlavní pracovní poměr, takže těch se ty velké firmy zbavují jako prvních, ale přesto nárůst propouštění je a v budoucnu pravděpodobně bude. To za prvé. Za druhé, ty firmy netvoří žádné zisky. Když netvoří zisky, nemohou jednak investovat do inovací, do dalších věcí týkajících se zaměstnanců, ale hlavně také nebudou odvádět daň z příjmů právnických osob, protože nebudou mít zisky.

A já k tomu řeknu ještě jednu věc. Končí! To znamená, Česká republika se bude muset vrátit k výrobě některých dalších věcí, jako je vlastních léků, aspoň těch nejdůležitějších, protože nemůžeme stát frontu v Indii a v Číně na antibiotika nebo na některé jejich složky.

Tak, to bylo asi všechno k tomu, co jsem chtěl říct. Paní předsedkyně, máte to napsáno? Já bych to zařadil na dnešek jako... už tam máte nějaký bod?

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes jsme svědky toho, že se opět snažíme zařadit na jednání Sněmovny body k projednání, které trápí občany této země, a kdybych si mohla vsadit, tak se vsadím, že opět nebude ani jeden z nich zařazen.